Děkuji. Pan předseda vlády odpoví.

Prosím, pane premiére. Děkuji za slovo. Tento problém samozřejmě řešíme, protože tam cítíme velký deficit, který je vůči těmto zaměstnancům dluhem z minulých let.

Co jsou ty konkrétní kroky, které nyní jako jedna z mála vlád realizujeme?

Jak jsem uvedl na začátku, naše vláda problémy řeší systémově.

Děkuji. Přejdeme k další ústní interpelaci, kterou přednese pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, začátkem října tohoto roku se Poslanecká sněmovna, jak jistě dobře víte, usnesla na tom, a teď to řeknu velice zjednodušeně, že hlasování Evropského parlamentu o doporučení sankčního řízení proti Maďarsku kvůli údajnému vážnému ohrožení hodnot Evropské unie bylo chybou. Mohl byste nejen mně, ale především široké veřejnosti sdělit svůj názor na velice smutný projev nedostatku solidarity ze strany dvou europoslankyň za hnutí ANO? Konkrétně se jednalo o Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou hlasující pro eventuální unijní potrestání za projevy svobodného rozhodování suverénního státu.

Děkuji. Pan předseda vlády má prostor pro odpověď.

Prosím, pane premiére.

Bylo to hlavně naše dílo v červnu na Evropské radě, kde jsme společně prosadili, že nebudou kvóty a že relokace bude dobrovolná.

To není ten případ. Děkuji. Doplňující otázka od pana poslance zazní. Děkuji za slovo. Vy jste, pane premiére, byl při tomto hlasování ve Sněmovně fyzicky přítomen. Veřejně jste předtím kritizoval a odsoudil obě dvě vaše europoslankyně a při zmíněném hlasování, byť jste tady seděl, jste nehlasoval ani pro ani proti. Pan premiér odpoví. Prosím, máte slovo. Podstatný je mandát vlády, jak vláda vystupuje na Evropské radě.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo vlády, mám dvě otázky. Ta první se týká oficiální pozice vlády k posílení agentury Frontex.

Není to nic osobního. Jenom mě zajímá, čím se zasloužil o stát, že si to vyznamenání zaslouží.